Tady stát v březnu zavřel desetitisíce firem, drobných živností apod., ale v případě svého vlastního podniku k takovému kroku nezasáhl dostatečně včas.

Seděli tady členové vlády.

Ale já bych chtěl poprosit, aby pan premiér a pan ministr zdravotnictví a další kompetentní ministři, kteří v těchto oblastech mají co říci, aby dali výčet těch konkrétních věcí, které se za poslední tři měsíce podařilo změnit.

Další otázka kompenzační pravidla, ať už legislativní, nebo výklad soudu.

My můžeme být za pár týdnů v situaci, kdy lidé, kteří se budou vracet z různých míst Evropy nebo některých částí světa ze svých dovolených, mohou přispět k tomu, že můžeme velmi rychle pozorovat případně nárůst a nástup druhé vlny. Mám pocit, že nic konkrétního.

Otázka třeba školství, když budu úplně konkrétní. Co se stane, když tady v září, v říjnu přijde případná druhá vlna?

Bude se vařit? Bude legislativně ukotvena?

Takže je tady opravdu docela dost věcí, které já to nechci brát, abychom tady pranýřovali jako opozice vládu a opakovali to za měsíc, za dva. Ti lidé mají obavu.